To je to důležité, jak to vznikalo.

Věc byla v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra právě při těchto jednáních diskutována a došli jsme k tomuto závěru.

Tento pozměňovací návrh, jak zmínil pan ministr vnitra, je bohužel typickým přílepkem zákona.

V tomto případě zde bohužel budu muset citovat i nález Ústavního soudu: